Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan předseda Jan Hamáček, paní poslankyně Margita Balaštíková od 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Adolf Beznoska do 11 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Robin Böhnisch bez udání důvodu, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Farský z osobních důvodů, paní poslankyně Jitka Chalánková z osobních důvodů, pan poslanec Miloslav Janulík z osobních důvodů, pan poslanec David Kádner z rodinných důvodů, paní poslankyně Radka Maxová od 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zbyněk Stanjura z osobních důvodů, pan poslanec Bohuslav Svoboda z osobních důvodů a pan poslanec Jiří Zemánek z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Dále o omluvení požádali tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka od 14 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, pan ministr Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů a paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů.

Dále by následovaly body z bloku prvního čtení, zákony podle schváleného pořadí. Ptám se, jestli někdo má nějaký návrh k pořadu schůze.